Nyní bychom hlasovali B1, B5, B9. Stanovisko kladné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Budeme hlasovat pozměňovací návrhy B2 a B7 současně. Stanovisko kladné. Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Stanovisko je kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B4. Stanovisko kladné. Pan ministr? Děkuji.

S návrhem byl vysloven souhlas. Nyní bychom hlasovali B6. Stanovisko kladné. Pan ministr? Děkuji.

S návrhem byl vysloven souhlas. Stanovisko kladné. Pan ministr? Děkuji.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Pokud bude přijat, tak by byl nehlasovatelný D1, ale s tím už jsme se vypořádali v předchozím hlasování. Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Jen se chci pro pořádek zeptat: Pan předseda Kalousek se hlásí do rozpravy? Dobře, děkuji. Můžeme tedy pokračovat. Nyní bychom hlasovali současně B13 a B14. V případě přijetí je také D1 nehlasovatelný, ale už jsme to vyřešili předchozím hlasováním. Stanovisko je souhlasné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti?

S návrhem byl vysloven souhlas. Souhlas. Pan ministr? Děkuji.

Prosím. Stanovisko je souhlasné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

Stanovisko je souhlasné. Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Dále je to hlasování o písmenu C pana kolegy Stanjury. Nebylo přijato stanovisko. Pan ministr? Souhlas, opakuji.

Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 63, proti 3. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, můžeme pokračovat. Takže pokud mám v pořádku své záznamy, tak jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Souhlasím, prošli jsme celou procedurou. V tom případě přečtu návrh na usnesení.